V otázce již oblíbeného a zmiňovaného rybářství, proč tedy chceme nadále, aby i přestupky byly evidovány a bylo k nim přihlíženo. Ve své podstatě přestupky na úseku rybářství spadají do okruhu přestupků, které definují spolehlivost strážníka obecní policie. I strážník obecní policie mnohdy odhaluje přestupky právě na úseku porušování tohoto ustanovení, ať je to rybářský řád, nebo jiné předpisy, a bylo by asi velmi divné, kdyby ten samý člověk, který tyto přestupky odhaluje, je sám páchal. Ta otázka spolehlivosti je, že ten člověk musí opakovaně spáchat přestupek. Prostě opakované spáchání tohoto přestupku.

K otázce, kterou tady hodně kolegů diskutovalo, a to je otázka Celní správy.

Dále si myslíme, že by bylo dobré, aby tyto orgány měly vhled do registru pro specifický registrační proces osoby distributora pohonných hmot, nebo aby tam byl takzvaný institut bezúhonnosti, resp. nově zavedený institut podmínky ekonomické stability. I tam je potřeba, aby tyto úřady a orgány měly vhled do toho registru.

Hodnocení správce daně je prostě nezbytně nutné k tomu, aby tyto subjekty získávaly licenční a jiná ujednání, která tyto zákony stanoví.

Výčet orgánů s přístupem do evidence přestupků vychází z výčtu orgánů s přístupem do evidence odsouzených.

Co se týká vypuštění vstupu do evidence přestupků pro zpravodajské služby, obecně je třeba uvést, že údaje z evidence přestupků by měly být na základě návrhu využívány ve všech případech, kdy je na základě zákona relevantní určitý vstup těchto tajných služeb pro určitý výkon, úkon nebo postup. Pokud tedy bude zřízena evidence přestupků a tato evidence bude obsahovat údaje o spáchaných přestupcích a pokud zákon stanoví, že takový údaj má pro správní orgán v určité věci důležitost, myslíme si, že je potřeba tuto možnost prostě a jednoduše zachovat. Toto máte v důvodové zprávě pod bodem 2. Potom je tady ještě nesouhlas Ministerstva vnitra opět s pozměňovacím návrhem, který dával, mám pocit, kolega Benda, a to je vypuštění přístupu orgánů nemocenského pojištění. V odůvodnění nesouhlasu lze odkázat na obecné důvody u předcházejících pozměňovacích návrhů.

Myslíme si, že na základě právě těchto dvou paragrafů, které jsem citoval, by bylo vhodné, aby tyto orgány měly přístup do registru přestupků. My jsme v mnoha věcech ustoupili a jsme připraveni podpořit, nebo jsem připraven podpořit některé pozměňovací návrhy. Doufám, že u dotazů, které tady zazněly, jsem alespoň v kostce uvedl, proč Ministerstvo vnitra nesouhlasí s těmito návrhy. Znovu říkám, rozhodne se hlasováním. Na druhou stranu Poslanecká sněmovna jako fenomén má právo se rozhodnout podle své úvahy, podle svého uvážení, klidně i rozdílně, než navrhuje garanční výbor. Děkuji za pozornost a jsem připraven na další kolo debaty. Já vám děkuji, pane ministře. Mám zde jednu faktickou poznámku pana poslance Bendla. Máte slovo. Děkuji za slovo. Na margo toho, co říkal pan ministr.

Ale pořád nerozumím tomu, proč Celní správa potřebuje mít online informace o tom, co se děje na přestupcích v obci Dolní Lhota, Horní Lhota či v jakémkoliv magistrátu apod.

Já vám děkuji. Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které dorazily.

Budeme pokračovat. S přednostním právem je přihlášen pan předseda Kalousek. Pak je řádně přihlášen pan poslanec Benda. Ještě než promluvíte, požádám Sněmovnu, aby se ztišila. Zvlášť tady v levé části opakovaně je vyšší míra hluku, takže vás požádám o to, abyste se ztišili.